Ministerstvo vnitra prostě také predikuje, že Ukrajinci příchozí, nebo kteří už tady nějakou formou pobývají, se budou dopouštět nějaké míry trestné činnosti.

My jim poskytneme všechny ty věci.

Primárně chybí systém, který by přesuny podchytil.

Ohlašovací povinnost čeká se na stanovisko, tady je napsáno, odboru legislativy Ministerstva vnitra.

Neznámý počet vyskytujících se státních příslušníků Ukrajiny na území České republiky. Jde zejména o situace, kdy se cizinec při vstupu nachází na území ČR, nežádá o udělení dočasné ochrany a není oznámeno místo pobytu na území.

Už se budu blížit ke konci.